Zatím žádnou takovou informaci nemám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam do 12 hodin zdravotní důvody, pan poslanec Andrle Sylor do 12 hodin zdravotní důvody, paní poslankyně AulickáJírovcová zdravotní důvody, paní poslankyně BebarováRujbrová zahraniční cesta, pan poslanec Beznoska zahraniční cesta, pan poslanec Černoch pracovní důvody, pan poslanec Fiala Petr osobní důvody, pan poslanec Gabrhel do 11 hodin zdravotní důvody, pan poslanec Havíř do 11 hodin pracovní důvody, pan poslanec Heger pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková rodinné důvody, pan poslanec Hovorka rodinné důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, pan poslanec Janulík pracovní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Klučka zahraniční cesta, pan poslanec Kott do 10 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Nováková do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Novotný Josef pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin osobní důvody, paní poslankyně Putnová pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Vyzula zdravotní důvody a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády, je na zahraniční cestě, pan vicepremiér Bělobrádek od 11 hodin pracovní důvody, pan ministr Chovanec do 11 hodin pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček zahraniční cesta, pan vicepremiér Babiš z celého dne z pracovních důvodů, pan ministr Prachař pracovní důvody, pan ministr Stropnický do 11 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová pracovní důvody a paní ministryně Válková rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 6. S přednostním právem, pane předsedo?

Nyní má slovo pan předseda Mihola. Prosím o klid, abychom slyšeli, co nám chce pan předseda sdělit.

Zároveň ale bych chtěl požádat ještě o dvě věci.

Pan předseda souhlasí. Pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil vznést několik návrhů, kterými bychom upravili pořad probíhající schůze.

Můj poslední návrh se týká sněmovního tisku 307, což je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. To se týká indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Pokud byste této žádosti vyhověli, tak prosím, abychom druhé čtení následně pevně zařadili na příští pátek 31. října jako první bod jednání. Ano, to byl pan předseda Sklenák.

Bude stačit 15 minut a poprosil bych předsedy klubů. Ano, dobře.